I v Chorvatsku počet hodin, které podle svých údajů v průměru stráví plátci daně vyřizováním daňové agendy, vzrostl.

Současně ale má hluboké strukturální problémy, které jsou některými analytiky přirovnávány ke strukturálním problémům pozadí krize v Řecku.

To se České republice naštěstí nestalo nikdy. Jinými slovy, Chorvatsko řešilo velmi vážný problém veřejných rozpočtů.

Jak Evropská komise, tak Mezinárodní měnový fond upozorňují, že i když poměrně úspěšná záchranná fiskální konsolidace Chorvatsko odvedla od okraje propasti, má před sebou ještě velmi dlouhou cestu, než jeho ekonomický a fiskální vývoj bude udržitelný.

Podstatně vyšší, než je průměr Evropské unie.

Chorvatsko potřebuje restrukturalizovat podniky, podstatně reformovat trh práce, a i když zavedlo velké reformy školství, jeho potřeby zvýšení vzdělanosti populace jsou v porovnání s Českou republikou a většinou Evropské unie značné a bude trvat léta, než se viditelně promítnou do konkurenceschopnosti ekonomiky.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně. S faktickou poznámkou se hlásí pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře. Chorvatsko je první destinace našich občanů na dovolenou. To je neuvěřitelné. Jenom technologii, nejmodernější technologii. A pokud vím, tak první místopředsedkyně...

Já je mám rád. Jde jenom o technologii.

Eviduji další faktickou poznámku. Děkuji. Prosím, paní poslankyně.

Děkuji. Já vám děkuji, paní poslankyně. Další faktickou poznámku má pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče. Já jen, moje vystoupení tady vyvolalo v zákulisí takové dezinformace, že je to vlastně cena, kterou dostal pan Kalousek. Není to pravda.